Už budu velice rychlý.

A chtěl bych ještě dát jedno téma, které si myslím, že zrovna tak vysává z nás všech peníze, a to je platba kartami.

Děkuji za slovo, pane předsedající.

Už to navrhoval kolega Stanjura, tuším, při projednávání minulého daňového balíčku a dávalo to smysl. Na druhou stranu když se daně zvyšují a argumentuje se inflací a dostupností cigaret, tak bych si dovolil připomenout jednu věc, kde vláda stále zapomíná, že je inflace, a to je sleva na poplatníka.

A teď je ta příležitost. Takže určitě v tomto smyslu podáme i pozměňovací návrhy. Myslíme si, že zdanění práce u nás především u zaměstnanců je extrémně vysoké a je potřeba to řešit. Děkuji za pozornost. Nyní jako poslední přihlášená do rozpravy Věra Kovářová. Vážené kolegyně, vážení kolegové, vážená paní ministryně, dovolte, abych se také vyjádřila za klub STAN k daňovému balíčku.

Zkrátka a dobře, možná bych se ptala, co je vlastně cílem takovéhoto daňového balíčku. Je to tedy ochrana zdraví? Nebo zvýšení příjmů? Tak to je můj hlavní dotaz.

Když se podíváme například na úlevy pro rodiče hospitalizovaných dětí, to znamená na odpuštění místních poplatků, s tím nelze než souhlasit. Otázka zavedení diferenciace kauce poskytované distributory lihu, který má umožnit přístup menším distributorům, ano, také nemůžeme nic jiného než souhlasit.

Ovšem zase bych předpokládala, že nedávno byla zavedena možnost odpustit daň z nemovitosti, nyní zase se uvádí, že naopak je možné jaksi více zatížit podnikatele nebo továrny, které znečišťují ovzduší, ještě s komentářem, že obce nevyužívají navýšení tohoto místního koeficientu, že to využívají velmi zřídka, že si to netroufají. Ono to není tak... No, říkala jste to, paní ministryně. Opakovala jste to několikrát. Já jenom podotýkám, že to obce využívají, že to není nic jednoduchého prosadit a také si to obhájit před občany, protože pokud navyšujete ten koeficient třeba pětkrát, tak musíte jasně občanům říct, proč toto činíte, na co to použijete, a je tam i zpětná kontrola, zda skutečně ta investice, na kterou to bylo určeno, zda to vedení obce dodrželo, či nikoli. Takže tam jenom opatrně s takovýmito výrazy, protože celá řada obcí, které jsou v okolí velkých měst, sáhla k tomuto opatření, a to právě z toho důvodu, aby mohla dohnat chybějící občanskou vybavenost.

Uvádíte, že je to z toho důvodu, abychom ochránili zdraví lidí. My s tím problém nemáme. Souhlasíme s tím. Na druhou stranu pokud vláda říká, že je potřeba dbát na zdraví lidí, tak bych předpokládala, že ten zvýšený výběr, pokud bude ze spotřební daně, bude nasměrován právě do prevence.

Zaznamenala jsem číslo, že se to týkalo výpadku 60 milionů cigaret.

A kromě toho čeští občané mohou jezdit na Slovensko a do Polska právě za levnějšími cigaretami.